Například ano, museli jsme sáhnout k úpravě některých daní, ale platí náš slib, že jsme celkové daňové zatížení občanů tohoto státu nezvýšili, a to je myslím z tohoto hlediska důležité. Ale o naše voliče se nebojte. občanům dokážeme vysvětlit opatření, která jsme pro jejich dobrou budoucnost a v odpovědnosti vůči dětem a vnukům udělali.

Děkuji za slovo. Já jsem si prostudoval váš volební program, kde bylo napsáno, že pouze ve 2 procentech jste hovořili o konsolidaci státního rozpočtu.

O vojenských základnách Spojených států na našem území, o tom jsme už tady několikrát hovořili, ale interpeloval jsem vás na toto téma. Pane premiére, není vám aspoň trošku žinantní, že jste takovým flagrantním způsobem oklamali svoje voliče, sotva jste se dostali k moci?

Děkuji za tu otázku především z jednoho důvodu, protože tak, jak jste ji, pane poslanče, položil, jste vlastně ukázal způsob, kterým vy manipulujete s našimi výroky a se skutečnosti .

To se netýkalo daně z nemovitosti, ale týkalo se to daně z nabytí nemovitosti, kde opravdu docházelo podle našeho názoru ke dvojímu zdanění. Tyto věci jsou dohledatelné. A co udělala Občanská demokratická strana a to je taky důležité a rád to všem tady připomínám? Občanská demokratická strana zrušila daň z nabytí nemovitosti, takže žádnou daň z nabytí nemovitosti v České republice nemáme, a proto nedochází k zdanění už jednou zdaněných věcí tak, jak jsme o tom mluvili. Takže toto je ale příklad určité manipulace, která v pořádku není. Samozřejmě bych byl raději, kdybychom nemuseli sahat na žádné daně a kdybychom nemuseli upravovat daně tímto způsobem s tím, že některé prostě musíme navýšit.

Tak já připomenu některé věci, co jsme tam slíbili.